Účelově budou určeny na řešení životního prostředí, na jeho zlepšení.

Takovou informaci nemám a není ničím podložena.

Zda je to málo, nebo moc, taky neumím posoudit. Jaké kroky děláme teď po podepsání dohody a jsou skutečně v těsné spolupráci jak polské strany, tak nás?

Jeho výsledek ale neznáme.

Doufám, že se mi podařilo některé obavy z toho, že smlouva je neplatná, nevýhodná nebo že prodává naši vodu Polákům, vyvrátit. A znova bych ještě chtěla zdůraznit, že 90 % smlouvy, možná 95 % smlouvy skutečně nevznikalo teď v letošním roce, ale je výsledkem práce týmu, který já nezpochybňuji.

A změna dohledu Evropského soudu z deseti na pět let je pro nás z našeho pohledu kompromisním, dobrým řešením. Děkuji.